Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, budu poměrně stručný. Asi všichni víme, v jaké jsme situaci. Minulý týden prošel touto Sněmovnou v prvním čtení návrh pana poslance Výborného, který má upravovat volební zákon. Podmínkou a dohodou tady napříč politickým spektrem bylo, že projde i tento vládní návrh, který zcela upřímně říkám nám mnoho nepomáhá, protože je ve dvou variantách, to znamená, že bychom museli nejprve zvolit variantu, ke které se přikloníme, jestli to bude jeden, nebo 14 volebních obvodů.

Například je to ona trojí hranice pro koalice, kde bylo celkem jasně řečeno, že budeme mít hranice jenom dvě.

Stejně se bude hledat řešení trochu odlišné. Přihlásím se do rozpravy, abych navrhl ono zkrácení na 15 dnů. Děkuji za pozornost. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, to podstatné a klíčové tady řekl jak pan ministr, tak teď zpravodaj, kolega Marek Benda.

Myslím si, že to klíčové a podstatné v tuto chvíli se nemůže odehrát zde dnes, na jednání pléna této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. To podstatné a klíčové je politická dohoda, politická dohoda na úrovni politických stran v Poslanecké sněmovně, ale také v Senátu to bych chtěl zdůraznit.

Já bych se nerad dočkal situace, kdy návrh zákona si tady budeme posílat tím člunkem, protože je to volební zákon a žádná komora se vzájemně nemůže přehlasovat. Čili opravdu bych byl velmi rád a za poslanecký klub KDUČSL apeluji na všechny poslanecké kluby a politické strany, abychom v řádu příštích dnů dokončili politická jednání a shodu na tom řešení, které jak zde již bylo řečeno se pravděpodobně rýsuje. Vítám a děkuji za konstruktivní přístup, ať už k otázce počtu volebních krajů, že tedy toto téma zůstane odloženo ad acta v tomto případě a nebudeme v této poměrně rychlé době a ve zkráceném čase otevírat tuto Pandořinu skřínku volebních krajů, že se budeme věnovat skutečně těm dvěma záležitostem, a to jsou koalice a aditivní kvorum, kde registruji i po těch jednáních, že tady je nějaká většinová vůle k tomu, aby tady byla načítací kvora pravděpodobně v těch dvou limitech a že dotáhneme i jednání směrem k matematickému přepočtu hlasů na mandáty.

Na jakém nosiči, to je v tuto chvíli skutečně podružné. Děkuji. Pan poslanec Nacher se stanoviskem klubu, poté s přednostním právem pan předseda Chvojka.

Vážený pane ministře, ministryně, dámy a pánové, vážení kolegové, v návaznosti na svůj předchozí příspěvek bych si dovolil vám zde tlumočit nejen stanovisko moje, ale i celého našeho klubu. Za prvé jsem slyšel dělal jsem si poznámky, abych byl přesný: ztráta času, ušetřit čas a podobně.

Taková byla dohoda. V tom případě mi přijde skutečně zbytečné tady mluvit o ztrátě času, když tady byla dohoda, a samozřejmě občané nevidí za ty dveře, neslyší, co se tam řeklo. Stejně tak jako často u těch záležitostí padají termíny jako kvora, matematické modely apod. Oni chtějí vědět, kolik když tedy hlasují a když Ústavní soud tedy řekl, že určitá část volebního zákona je protiústavní tak kolik jejich hlas, jak tady bude zastoupen a aby to bylo co nejspravedlivější.

Já vás nebudu zdržovat všemi čísly, řeknu podstatu.

Podobný rozptyl najdeme i u sociální demokracie.

Myslím si, že je dobré o tom tady mluvit, abychom znali kontext toho, o čem se tady bavíme.